Děkuji paní poslankyni.

Prosím, máte slovo.

Oni jsou tady odborníci a odborníci. A musím říct, že se pod předsednictvím kolegy Klause v podstatě dobře pracovalo.

Poslanec Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Pan předseda Stanjura v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já ty emoce převedu do řeči zákona. Zákon o jednacím řádu říká, že místa v jednotlivých výborech, komisích či ostatních orgánech Poslanecké sněmovny se po volbách rozdělují mezi poslanecké kluby na základě výsledků voleb.

Na základě toho jsme po zahájení činnosti na ustavující schůzi nominovali jednotlivými kluby určený počet členů školského výboru, ale bylo na zodpovědnosti a je na zodpovědnosti každého poslaneckého klubu, koho kam pošle. To znamená, o počtech členů ve výborech, komisích, delegacích neexistují politické dohody, nemohou existovat politické dohody, tady se striktně naplňuje zákon. Kde existují politické dohody, a já se k nim hlásím, protože politika se bez politických dohod nedá dělat, jednak se k ní vytvářejí koalice, to je jeden typ politických dohod, je to zcela přirozené na všech úrovních politiky od komunální, krajské po celostátní, kdy se koaliční partneři domluví například na počtech členů vlády, na počtech členů krajské rady, městské rady, obecní rady.

A opět je na zodpovědnosti jednotlivých klubů, koho navrhnou a koho výbor zvolí. Pak ty předsedy podle zákona potvrzuje Sněmovna jako celek.

Tyto politické dohody jsme učinili.

Teď se stalo to, že v této chvíli máme dva předsedy výborů. Chci říci, že dnešní plénum neřeší otázku předsedů výborů, to je jiná věc, řeší pouze naplnění zákona.

Protože kdybychom si vyjednali například předsednictví výboru pro zdravotnictví nebo sociální věci nebo rozpočtového, tak by pravděpodobně byl nominován z našeho klubu někdo jiný. Ta debata není, nebyla a nebude z naší strany ohledně odbornosti Václava Klause. O tom ta debata prostě není. To je normální, budeme, nebo už jsme političtí soupeři. Na tom není nic špatného a nic, co bych kritizoval.

Významná část tehdejších poslanců ODS se rozhodla, svobodně odešla. Proč ne? To se prostě stává.

Proč ne? Ale tak to prostě není.

Pan předseda Kalousek, místopředseda Pikal, předseda Filip.